Děkuji za slovo.

Děkuji panu předsedovi. Prosím, pane poslanče.

První pozměňovací návrh pod písmenem A.

To je první z těch návrhů.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Vilímcovi. Jestliže nikoho nevidím, končím podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra příp. pana zpravodaje. Končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministru i panu zpravodaji za všechny tři projednané body.